Děkuju vám za pozornost. Děkuji, paní poslankyně. Tak jeho přihláška propadá a poslední přihlášený zatím pan poslanec Foldyna také není. Tím jsme vyčerpali zatím písemné přihlášky k pořadu schůze.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Nyní budeme hlasovat o tom, zda ho zařadíme jako bod první, jak navrhuje pan poslanec Michálek, takže nyní bude hlasování o zařazení tohoto bodu jako prvního bodu dnešního jednání.

Kdo je proti?

Tento návrh byl schválen.

Investiční společnosti, sněmovní tisk 238, číslo bodu 86, dnes druhý bod jednání. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro takový návrh? Kdo je proti?

I tento návrh byl schválen.

Tento návrh nebyl schválen.

Návrh nebyl přijat. Já se ptám, kdo je pro zařazení takového bodu?

Návrh nebyl přijat.

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Návrh nebyl přijat. Dalším návrhem pana předsedy Okamury je zařazení nového bodu Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro zařazení tohoto bodu?

Návrh nebyl přijat.

Hlasování číslo 92, bylo přihlášeno 150 poslanců, pro hlasovalo 68, proti 77. Návrh byl zamítnut. Dalším návrhem je návrh pana předsedy Okamury na zařazení bodu Fialova vláda chce lidem zvýšit daně, potraviny, zdražit léky, pivo, vodné a stočné.

Kdo je proti tomuto bodu?